Vzpomínám, jak desítky let byly v prvních...

Evropská unie je zadlužená až po uši, jak víte.

Evropská unie je úplně bez peněz, už ani dluhopisy nestačí.

Česká republika je zadlužená až po uši.

A já se spíš... i naši voliči se ptají: Kdo vám co za to slíbil?

Včera jsme viděli průzkum agentury, kterou vládní politici rádi citují, je to Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, a nadpolovina občanů České republiky nemá důvěru v Evropskou unii. My tady nechceme tu vlajku Evropské unie, která tady je. Většina občanů České republiky nedůvěřuje Evropské unii! My tady chceme dvě české vlajky, aby tady byly.

Nechte téhleté komedie už tady. Přestaňte tady manipulovat jako podle toho, co vy tady předvádíte. Dodržujte jednací řád, oslovujte prostřednictvím předsedající.

Souhlasím s většinou občanů České republiky, kteří nedůvěřují Evropské unii, a hnutí SPD tady jako jediná strana v Parlamentu požaduje vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Já myslím, že tady vůbec nemá co dělat. My jsme Česká republika. Česká republika! Mají tady vlát české vlajky, a ne ukrajinská vlajka a vlajka Evropské unie. Vy jste ukrajinská vláda, vy nejste česká vláda. Takže já bych jenom chtěl říci, že vy tady prostě říkáte, že nejsou peníze. Samozřejmě vláda dodnes transparentně a pravdivě nevykázala, kolik peněz nás stojí ukrajinská migrace a podpora ukrajinského režimu. Víme, že to je asi kolem 100 miliard korun.

Podpora je to všechno podpora, která šla na úkor českých důchodců, na úkor českého zdravotnictví, na úkor českých rodin a českých dětí, a teď chcete všechno dělat na dluh a ještě teď chcete zvýšit daně všem občanům České republiky.